Možná jste zapomněli, že ta vláda, která končila v roce 2013, to byla Nečasova vláda, a v té vládě byl pan premiér Fiala jako ministr školství. Byl tam 430 dní asi. Já myslím, že to není dobrý nápad.

Zavedli jsme Daňovou Kobru, zavedli jsme kontrolní hlášení, zavedli jsme EET.

Pan premiér mluví systémově, ale lže! Stále lže. Tady to strašení bankrotem a to je ten důvod, proč berou lidem peníze.

Není to pravda. Ano, my jsme navyšovali lidem platy, my jsme snižovali daně.

Poloviční.

Takže to jsou samozřejmě ty neustálé nepravdy a manipulace a je to skutečně neuvěřitelné. To je ta největší, největší lež této vlády a pana premiéra, že zkrátka jsme na tom špatně. Nejsme na tom špatně. Ano, my jsme snížili daně. A teď je ta druhá největší lež a to je inflace.

Negativní, ano.

A ta druhá paní, která tam také vykládala nějaké věci.

Představte si. Že lidé chodí k moři na dovolenou.

Oni to nevědí.